Odůvodnění bylo delegováno na ministryni obrany, která v takto zásadní otázce ale rozhodně nikdy nemůže přece zastupovat desetimilionovou republiku.

Já to považuju za problém, protože tady v té době může být úplně jiné rozložení ve společnosti, úplně jiná politická reprezentace.

No a takové to slovíčkaření, co je základna a co není... Nezlobte se na mě, ale v okamžiku, že tady jakýkoliv cizí vojáci budou dlouhodobě pobývat a využívat naše budovy, no tak to je v podstatě základna. Ne že není.

Je přece každému jasné, že smlouva je základem pro budoucí základny a pobyt amerických vojáků v naší republice.

Neutrální Rakousko. Ale dokonce tohleto evidentně nikomu z vládní koalice nevadí, nebo to neví. Takže to není pravda.

Je to samozřejmě nesmysl, protože současná vládní většina prohlasuje bez mandátu občanů, bez souhlasu veřejnosti cokoliv, co se jí zlíbí. Parlament, a to Sněmovna i Senát, nejsou žádnou pojistkou.

Takže přesněji, ten Senát a Sněmovna nejsou žádnou pojistkou pro občany, znovu říkám, to by byl zákon o referendu. Ale ony jsou pojistkou pro vládu a Spojené státy, že si s naší zemí udělají, co se jim zlíbí, navzdory odporu většiny občanů naší země. A to myslím všeobecně.

Takže pobyt cizích vojsk, navíc za podmínek, které se vymykají českým zákonům, a to prokazatelně, je obrovské omezení naší suverenity, které nemá právo odsouhlasit žádná vláda, žádný parlament bez souhlasu většiny občanů České republiky. Tahle země, jsem vám chtěl říct, není vaše. Tahle země je nás všech, všech občanů České republiky, a vy byste to měli respektovat a v prvé řadě je požádat o jejich souhlas.

To myslím že ve světě k ničemu nevede. Děkuji za pozornost. Přeji hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji panu předsedovi. A nyní s přednostním právem je připraven pan předseda Radim Fiala.